Jde o otázku kontroly. Česká strana si vymohla rozsáhlé možnosti přístupu k datům o těžbě a o dopadech dolu na okolí. To považuji za podstatnou okolnost. A dále, je zde na pět let dohled Evropského soudního dvora, což znamená do doby, kdy má důl povolení k těžbě. Předpokládám, že co bude po tomto datu, to se stane otázkou dalších vyjednávání.

Cituji: Poprvé nyní máme možnost mít kontrolu nad dopady těžby na české území, obyvatele Uhelné, Václavic, Oldřichova na Hranicích a dalších obcí. Poprvé máme možnost vznášet připomínky, kterým, jak pevně věřím, bude polská strana naslouchat, a společnost PGE se zavázala je řešit. A poprvé máme možnost získávat skutečná a aktuální data o tom, jaký vliv má přibližující se těžba na naše území a kvalitu života. Já vás přeruším a omlouvám se za to, ale požádám sněmovnu o klid.

Děkuji.

Přinesla jasná pravidla a nástroj k tomu, aby se pravidla dodržovala a aby se mohla rychle vymáhat, a také účinně.

Závěrem mi dovolte říci, prakticky o jakékoliv smlouvě se dá z nějakého pohledu říct, že by mohla být lepší.

A je na nás, abychom vše pečlivě kontrolovali a v případě nedodržování dohody razantně konali. Děkuji.

Proto přivolám poslance a poslankyně z předsálí, abychom mohli hlasovat, protože budeme hlasovat o návrhu pořadu.

Jakmile se počet přihlášených ustálí, budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 12. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen... Počet přítomných se ustálil.